136. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky Prosím pana předsedu Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Děkuji. Opravdu potvrzuji, je to tedy druhé kolo první volby, takže nemáme už žádnou rozpravu. V tom prvním kole byla zvolena profesorka Jiřina Jílková, která získala 84 hlasů. Dále je tam ještě tedy jedno neuvolněné místo, na které nyní budeme vybírat ze dvou postupujících do kola druhého. Prvním je pan doktor Martin Kobert, ten získal v prvním kole 29 hlasů, a tím druhým je profesorka Jana Stávková, která v prvním kole získala 66 hlasů a také tuto pozici obhajuje.